Já nejenom že pevně doufám, ale už po těch prvních krocích si dovedu odhadnout, že v současné podobě norma Euro 7 neuspěje a podaří se uchránit konkurenceschopnost evropského i českého automobilového průmyslu.

Proč jste hlasovali pro rozšíření emisních povolenek na domácnosti a proč jste hlasovali pro snížení počtu emisních povolenek? Úplně jednoduché dvě otázky. Bylo to proti tomu, co jste tvrdili.

Počet poslanců se pomalu ustálil. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? V hlasování číslo 2 bylo přihlášeno 145 poslanců, pro hlasovalo 66, proti 23. Návrh usnesení přijat nebyl a nebyl schválen pořad schůze.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ptal se mě dnes můj kolega Radek Vondráček: Zavolala ti paní předsedkyně Poslanecké sněmovny a zeptala se tě, kolik času případně by měla určit nebo kolik byste si představovali věnovat mimořádným schůzím? On mi říká: No vidíš, já jsem volal jako předseda opozici pravidelně.